No, děkuji, pane ministře.

Já jsem se nechtěl hlásit s faktickou poznámkou, aby právě mohl vystoupit pan ministr Brabec, takže přihlásil jsem se v okamžiku, kdy jsem viděl, že mačká tlačítko.

Ale současně říkám, že souhlasím a podporuji návrh kolegy poslance Urbana a navrhuji vyzývám Sněmovnu, abychom hlasovali o přerušení tohoto bodu. Tak určitě budu hlasovat. Já jsem to tu zmiňoval včera a byl bych rád, kdybych dostal tu odpověď.

Doufám, že ji dostanu dneska nebo následně jestli k tomu byl nějaký propočet, nějaká studie, jak toto číslo vzniklo, jestli vzniklo na základě nějakých reálných propočtů, kalkulací, faktů nebo jak se tam to číslo ocitlo, protože ono výrazně mění přínos nebo nepřínos této věci. A potom jsem také vznášel dotaz, že jsem zaregistroval a znovu opakuji, že to netvrdím v žádném případě že pro firmy skupiny Agrofert to přinese zisk 20 mld. Já to netvrdím.

Děkuji. Vy jste řekl, že navrhujete přerušení, ale neřekl jste termín. Nyní tedy pan poslanec Lukáš Pleticha s faktickou poznámkou. Tak potom v tom případě s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Já jsem se přihlásil v době, kdy...

Takže já jsem z toho trošku zděšen.

Za prvé. A za druhé registr smluv. Děkuji panu poslanci Laudátovi.

To je procedurální návrh, který odpovídá zákonu o jednacím řádu.

Já to upřesním. Abychom mohli jednat před zahájením 16. června. Dobře, tak tomu rozumím.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

Ještě tedy s přednostním právem pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. To jste si vzpomněl trochu pozdě, pane ministře.

Když sám jste stahoval své odborné připomínky během legislativního procesu na nátlak Agrofertu, tak teď žádné skupině věřit nebudeme. Tak, děkuji. A vzhledem k tomu, že došlo k vyřazení všech ostatních bodů z programu schůze a tento bod byl přerušen do 16. června letošního roku, je obsah schůze vyčerpán. Přeji hezký večer.